Děkuji. Budou následovat tři faktické poznámky. Paní poslankyně Pekarová Adamová, pan poslanec Peksa a pan poslanec Zaorálek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

řekněme několik těch úvodních vět, kdy říkala, že se vlastně nic až tak moc neděje. Pokud jsme tak sledovali zhruba asi stejné zpravodajství, měli jsme tu možnost třeba i ve Velké Británii v té době být, tak prostě tato země neřeší v současné době nic jiného. Nic jiného než brexit. Evropská unie tím pádem také je nucena řešit velmi významnou část své agendy a věnovat ji právě vystoupení Velké Británie z Unie. A že by to bylo tak málo, že se nic neděje, to bych tedy si rozhodně netroufla říci. Ale rozhodně to není tak, že by se nic nedělo. Pan poslanec Peksa a jeho faktická poznámka.

Já musím jenom prostřednictvím pana předsedajícího krátce zareagovat na kolegyni Vrecionovou. Tady padla nějaká poznámka v tom smyslu, že snad ta otázka Severního Irska byla nastavena zbytečně tvrdě. To není žádné trestání Velké Británie, jak se můžete snažit naznačit. To je prostě reakce na realitu, která tam je. Severní Irsko většinově hlasovalo proti brexitu.

A prostě tím, že se tam vytvoří tvrdá hranice, tihle lidé prostě přijdou o práci. Taková je realita. A já jsem chtěl říct ještě v souvislosti s Českou republikou, je poměrně běžná situace v Ústeckém kraji, že lidé dojíždějí za prací do Drážďan.

A prostě ve chvíli, kdy tu hranici zavřete, tak těm konkrétním lidem tím vytváříte zbytečný problém. Následují faktické poznámky pan poslanec Zaorálek, pan poslanec Blažek, pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo. Také bych chtěl jenom tři poznámky na to, co jsem slyšel. Já bych také protestoval proti tomu říci, že se nic neděje. Víte, Británie je docela výjimečná země a dělá výjimečné věci ve své historii.

Takže v Británii máme příklad něčeho podobného, co připomíná ten dnešek. A Británie prostě dělala tyto mimořádné věci už v 16. století, takže to není jenom tak něco. Tohle je mimořádné a je to dokonce docela britské. Já jsem chtěl také zareagovat na to, co se v současné době odehrává a jestli Evropa mohla dělat více.

Tohle je prostě něco, kdy ta strategie se osvědčila. To je... Tak se strašně omlouvám, že jsem ji zapomněl v tom čase. Ano, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. A budu mít jednoduchou poznámku.

Ten problém je hlubší a spočívá v tom, že tzv. hlavní tahouni, to znamená Německo a Francie, přestávají myslet evropsky. Ten jeden je trošku ze starší doby.

Žádná ministryně Evropské unie tam nebyla. Teď jsme se dozvěděli, že Německo s Francií udělalo nějakou svou dohodu, kde kromě jiného navrhují Německo do Rady bezpečnosti.

Faktická poznámka pana poslance Zaorálka. Prosím, máte slovo. No, nevím, jestli se máme teď zrovna strašit tím, že Evropu hodlají se ovládnout ti mocní, jak jsem rozuměl panu poslanci Blažkovi.

Takže já bych tímhle rozhodně nestrašil. A chtěl jsem tady říct jednu věc, kterou jsem si mezitím vybavil. Rozumíte, jaké poučení z toho plyne?

A pak se snažila lidi přesvědčit, že ta dohoda, kterou dohodla, je dobrá, místo aby je varovala, že z té situace se nedá dostat beze ztrát. Takže tohle vytváření očekávání, které se nedají naplnit, to je to, co se ukazuje jako selhání britské politické reprezentace. Nemá tam dneska někoho, kdo by lidem řekl pravdu. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To je třeba říct. A je třeba připomenout, že to byla Velká Británie, která otevřela svůj pracovní trh první den po vstupu České republiky do EU na rozdíl od těch, kteří mají plná ústa evropských hodnot a integrace, kteří nám ten trh zavřeli na pět nebo sedm let. Na druhé straně máme respektovat rozhodnutí občanů Velké Británie.